Já jsem rád, že k těm povodním v současné době v takovémto rozsahu nedochází, ale velice prosím, abychom tady s touto rezervou počítali. A znovu říkám, to řešení je dvojí.

V obou případech tuto záležitost, protože jsem ji osobně prožil naprosto bezprostředně v Jihomoravském kraji, prožil jsem ji se svými kolegy hejtmany, kterých se to dotklo, tak tohle považuji za tak důležité, že to budu připomínat jak v rámci tohoto daňového balíčku, tak také v rámci rozpočtu na příští rok. Děkuji vám za pozornost a znovu zdůrazňuji, z toho pohledu si myslím, že by bylo dobré nechat tuto záležitost daňového balíčku k dopracování. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Takže jako první vystoupí pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Tak pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže navrhujete přerušení do příští schůze. Dobře. Je to váš návrh. Takže vás odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami.

Ano, tak myslím, že víme, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Feri navrhuje přerušení do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Tak prosím, vaše dvě minuty. Já jsem prostřednictvím pana předsedajícího chtěl říct panu kolegovi Juránkovi, že se mýlí. Vláda si nebere ty peníze, těch 10 nebo 11 miliard proto, aby je pak nějakou formou vrátila těm, kteří se mohli pojistit a nepojistili anebo se jim toho pojištění nedostalo. Oni ty peníze chtějí utratit ve státním rozpočtu.

Mnohonásobně nižší.

Takže když něco takového přijde, tak zcela určitě ani těch 10 miliard stačit nebude. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Já tady nebudu polemizovat vaším prostřednictvím s kolegou Bendlem, ale chci ještě doplnit jeden svůj návrh, který zazněl minule.

Ano, reflektuji váš návrh, již jsem si to poznamenal a opravil. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím a táži se, zdali je zájem navrhovatele o závěrečné slovo, případně zpravodaje, jestli má zájem také. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dovolte, prosím, abych uvedla na pravou míru naprosto věcně a technicky, jak je to s rezervami pojišťoven. Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit.

Prosím, paní ministryně. Aby to bylo dobře pochopeno, tak půjdeme do historie. Mně leželo v hlavě, proč to tak strašně vadí. Řeknu vám to jako člověk, který dělal 25 let v daních.

Jako mají banky, jako mají další, jiné instituce.

Já vás poprosím ještě jednou o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit! Pak byl zrušen na základě pozměňovacího návrhu pana poslance tehdy, já ho neznám, uvedu jeho jméno, dohledala jsem si to skutečně z relevantních zdrojů, pana poslance Suchánka.

Takže já rozumím, pane předsedo Kalousku, že se to téma vracelo. Ono to ty úředníky strašně štvalo na Ministerstvu financí.